Dále jsem si nechal vytáhnout čísla třeba jenom za Plzeňský kraj, což je středně velký kraj.

To znamená, aby tady zahraniční pracovníci a cizinci rotovali bez možnosti trvalého pobytu, podmíněné konkrétním pracovním místem, konkrétně zaměstnavatele, který by měl plnou odpovědnost. Jakýkoliv přestupek či trestný čin by znamenal okamžité vyhoštění. Pochopitelně zákaz slučování rodin. Prosazujeme nulovou toleranci nezákonné migrace a pochopitelně i nezákonné překročení státní hranice musí být trestný čin, a nikoliv přestupek jako dnes. Jako další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Ilustrativní jsou čísla. Z celkového objemu 77 projektů ve výši 1 miliardy 237 milionů korun mohou být podpořeny jen projekty za cca 300 milionů korun.

Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci. Stávající situace je prostě neúnosná. Kapacity mateřských škol nedostatečné. Jak ji hodlá řešit tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné navýšit či zřídit národní dotační tituly? Děkuji za odpověď. Já vám také děkuji. Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka. Děkuji za slovo.

Ale vůbec žádné zdroje nešly ze státního rozpočtu k navýšení platů zaměstnanců v kultuře.

Jde o to, aby ony územně samosprávní celky nemusely hledat uprostřed roku dostatečné finanční zdroje na pokrytí zákonných povinností. A proto se vás, vážený pane premiére, ptám, jak a kdy toto budete opravdu už konečně řešit a kdy přijmete účinná opatření? Děkuji také za odpověď. A já vám děkuji za vaši interpelaci. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, 7. června jste v bodě 351 jednání Poslanecké sněmovny hovořil o tom, jak vláda plní programové prohlášení a že uskuteční razantní krok ve prospěch odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Musím konstatovat, že řada pracovníků v sociálních službách nevnímá rozdíly mezi platy a mzdami, i když jejich nominální rozdíly tvoří až 2 tisíce korun.

Tyto však reálně tvoří pouhých 60 % potřeby krajů. Zvýšení tabulkových platů jen konečně doběhne v řadě případů zaručenou úroveň minimální mzdy, kterou již zaměstnavatelé platí, a část bude realizována na úkor nenárokových složek. Zvýšení tak bude nižší než ohlášených 23 % a v neziskovém sektoru, který nemá solventní zřizovatele, rezervy nejsou žádné. Plánování mzdových nákladů v neziskovkách na tento rok se připravovalo vloni a bez signálu na razantní změnu. Dle mých informací mají smůlu především pracovníci, kteří jsou zařazeni do individuálních projektů krajů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu. Moje prvá otázka tedy zní, zda metodika, kterou vytváří příslušný odbor MPSV, použít vyrovnávací platbu je právně čistá a nemůže narazit. Ona totiž naráží již na finanční limity, které zřejmě nebyly dobře propočítány, a mohlo by prý dokonce dojít k porušení evropské legislativy nedovolenou podporou. Pane předsedo, všichni pracovníci sociálních služeb jsou potřební. Co hodláte s jejich nerovnoprávným postavením udělat? Děkuji za odpověď. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo.

Cituji: